Jsme nikoliv na začátku, ale jsme pravděpodobně uprostřed velmi vážného procesu, který má globální rozměr, který žádná země v Evropě nemůže zvládnout sama, a myslím si, že Česká republika je schopna ovlivnit rozhodování na evropské úrovni tak, aby se Evropa soustředila na příčiny krize. Jedinou cestou jak pro Českou republiku, tak pro Evropu je racionální přístup dohoda, dodržování pravidel. Trváme také na tom, že je potřeba mnohem větší angažovanost na mezinárodní úrovni. Je potřeba silnější evropská zahraniční a bezpečnostní politika, která musí být zaměřena na stabilizaci okolí Evropy. Je důležité silnější angažmá NATO nebo Organizace spojených národů. Těmito zásadami, které jsem zmínil, jsme se dosud jako vláda České republiky řídili a budeme na těchto zásadách setrvávat i nadále. Děkuji panu premiérovi za jeho slova a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů vyhlašuji hodinovou polední pauzu.